Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, je tady všeobecně známo, že hájím nezávislost hlídacího psa české energetiky, tedy současný Energetický regulační úřad. Už přes rok pořádáme semináře, bojujeme proti legislativnímu zmetku.

Schválená novela z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu je tak špatná, že to může znamenat i rozpad úřadu. Jde o přímou politizaci úřadu, kdy členy rady vybere ministr průmyslu a schválí je vláda, ale především pan ministr průmyslu bude moci na základě prohřešku kdykoli kohokoli odvolat. Došlo k vyřazení pana prezidenta republiky z jmenovacího a odvolacího procesu a to je jasným signálem, že úřad se má dostat pod přímý dohled výkonné moci. Ministerstvo se dodnes neobtěžovalo odpovědět na celou řadu věcí spojenou se vznikem rady. Naše argumenty zlehčovali, nebo dokonce popírali, a stejně ministerská karavana jela dál, takže energetická lobby nakonec vyhrála. Přestože pan ministr se v televizi vyjádřil, že paní předsedkyně bude ve své funkci do konce funkčního období, přesto se asi podaří nejen předsedkyni ERÚ, ale i její místopředsedy dostat z funkce. My jsme již den po schválení zákona prezidentem připravili naši novelu.

Konkrétně byla učiněna v části XIX Účinnost chyba, v jejímž důsledku vzniká pochybnost o tom, zda předseda a místopředseda ERÚ jsou, nebo nejsou státními zaměstnanci.

Navržená novela má tento nedostatek odstranit. Vláda připravila svou novelu, kterou tady dnes projednáváme, a naši označila za tu horší. Ale faktem zůstává, že se blíží okamžik, kdy může dojít k legislativní komplikaci a Energetický regulační úřad bude úplně bez vedení, tedy pokud se dnes všichni nesemkneme a neschválíme návrh ministra průmyslu a obchodu, abychom i po 1. lednu 2016 měli vedení ERÚ.

Od ledna totiž budou moci dělat, co se jim zachce, protože nebudeme mít žádné vedení úřadu. Byla by to mezinárodní ostuda a výsměch všem lidem v České republice. Byl by to začátek chaosu a ohrožení energetické bezpečnosti našeho státu. I když by to na jednu stranu mohl být i konec pana ministra, protože ten se tady veřejně dušoval, že zákon je v pohodě, že žádné hrozby nejsou a že my jen plašíme vodu, a hned po přijetí sám připravil novelu zákona, která ještě ani není účinná, a už přiznal několik fatálních chyb s různými dopady.

Když jsem tady kritizovala, že předseda Rady ERÚ se vlastně stává náměstkem ministra průmyslu a obchodu, což je v rozporu s evropskými pravidly pro nezávislost regulátora, ještě jsem netušila, že celé ERÚ se stane de facto nějakým odborem Ministerstva vnitra pod státní službou a že nebude mít své vlastní vedení. Náměstek pana ministra mi při projednávání mého pozměňovacího návrhu zdůvodnil negativní stanovisko ministerstva tím, že můj návrh na změny v Radě ERÚ je proti služebnímu zákonu. To jsme ještě ani já ani ostatní netušili, že to bylo asi součástí nějakého budoucího plánu, že celé ERÚ má pod služební zákon spadnout hned. Jsem velmi znepokojena, jakým způsobem se tento energetický zákon uvádí v život. Kritizovala jsem nejen samotnou podstatu zákona, ale také legislativní proces, kterým byl zákon schvalován. Na seminářích k energetickému zákonu jasně zazněla z úst odborníků celá řada skrytých hrozeb, které ze zákona plynou. Zatím se všechny naplnily a stále naplňují. Novela energetického zákona přímo vede k ochromení činnosti ERÚ, přináší chaos a poškozuje spotřebitele. U tohoto zákona nebyl standardní proces z hlediska práva a legislativních postupů. V meziresortním připomínkovém řízení bylo uplatněno přes tisíc připomínek od čtyřiceti různých subjektů. Řada změn se dostala do zákona až na poslední chvíli a bez náležité diskuse. Velmi překvapivé taky bylo, že zákon byl zařazen na mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny. Zákonná úprava neprošla řádnou diskusí a dopady na činnost Energetického regulačního úřadu jsou někdy tragické. Znovu a po sté opakuji, že ERÚ se dle mého názoru poslední roky snaží bojovat za práva spotřebitelů, snižovat ceny elektřiny, plynu a tepla, snaží se omezit solární tunel, a to se zřejmě musí potrestat. Zřejmě jsou vyšší zájmy v tom, že Energetický regulační úřad nesmí za žádnou cenu zůstat hlídacím psem na trhu a zřejmě ani nesmí zůstat celé funkční období. Apeluji na vládní poslance, aby tato novela nezatížila obyčejné lidi zvýšenými cenami elektřiny, plynu a tepla a dalším chaosem. Děkuji za pozornost. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Stalo se přitom nedopatření, které jsme zjistili poměrně brzo, ještě před třetím čtením. Bohužel se to nepodařilo prosadit skrze parlamentní legislativu jako legislativně technickou změnu.